Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já navážu na své vystoupení při prvém čtení tohoto zákona i druhém čtení, které se vlastně týkalo celkové polemiky s filozofií tohoto zákona.

Rozumím s tím, že některé odborové svazy zejména ČMKOS je přikloněno k určitým variantám, které jsou dnes tady předkládány.

Pak totiž už nejde o sdílené pracovní místo a už to trošku postrácí logiku a smysl asi i předkladatelů tohoto zákona.

Co vidíme také jako velice složité, oblast naprosté změny přepočtu kalendářní dovolené.

A já dám příklad.

Tak to je uvedeno i v důvodové zprávě, je to tam rozebráno.

Já tedy chci říci na závěr, že rozumím té dohodě, která byla uzavřena. My se na to díváme ale velice obezřetně. Řekl jsem ty dva, se kterými nemáme problém, na které se díváme velice vstřícně.

Takže tolik asi za klub KSČM a za náš pohled na předkládanou novelu. Já vám děkuji, pane poslanče. Další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bauer.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, já jsem svůj pohled na předloženou novelu zákoníku práce již sdělil v rámci prvního čtení. Přesto mi dovolte několik poznámek.

Přestože jde v zásadě o drobné změny, tak jsem je záměrně předložil samostatně, ale aby mohly být také samostatně hlasovány. A věřím pevně, že mohou najít vaši podporu. Nejprve obecně. A cením si i to, že jde o výsledek debaty a jistý kompromis, se kterým nemají problém zástupci ani zaměstnanců, ani zaměstnavatelů. Určitě platí, že s jeho zavedením do praxe zcela jistě souhlasí úplně všichni. Nicméně platí, že dobrý záměr pouze nestačí. Zásadní je praxe a otázka, zda zaměstnavatelé skutečně budou tato pracovní místa v praxi vytvářet.